Máte ambici v tomto volebním období předkládat změnu zákona?

Takže tohle byly připomínky, které jsme tady měli, vy jste slíbili, že se to zkusí, jako tehdejší vládní koalice. Jsme čtyři roky od platnosti tohoto zákona a žádnou kontrolu nemáme. Takže myslím si, že tohle je cesta tím správným směrem navazuji na to, co tady říkal pan poslanec Luzar, že tady bychom skutečně měli chtít slyšet od představitelů vlády, jakou mají ambici, co s touto kontrolou udělat. Pokud ten zákon, který se tady schvaloval, není možné naplnit, předložte ve zkráceném řízení jeho změnu, ať skutečně mandát nás všech poslanců a poslankyň v tomto volebním období může končit tím, že jsme splnili to, co jsme si předsevzali ještě v tom minulém volebním období, ať skutečně nejsme směšní. Takže určitě bychom pravomoc zpravodajským službám dát měli, ale zároveň bychom měli upravit zákon o té dvojstupňové kontrole zpravodajských služeb tak, aby tato kontrola mohla být konečně realizována a naplněna. Pak si myslím, že tady celá řada z vás, kteří jste měli nějaké pochybnosti, bude mnohem klidnější. Já si myslím, že to není nutné, protože pokud dneska projde první čtení, výbor pro obranu zasedá 4. listopadu, kam bychom tento bod zařadili, otevřeli tak, abychom tento návrh zákona za výbor pro obranu mohli finálně schvalovat 18. listopadu a měli jsme tedy do konce roku tento zákon zprocesovaný.

A nebráním se tomu, že třeba můžeme načíst nějaký pozměňovací návrh nebo skutečně v devadesátce ten návrh dál projednat.

I samozřejmě jsou to otázky nejenom nás poslanců a poslankyň, ale i novinářů. Takže určitě se panu ministrovi i nám jako členům výboru pro obranu bude lépe argumentovat, když budeme říkat ano, tu pravomoc po právu bude mít Vojenské zpravodajství, ale zároveň bude nad tím nějaká kontrola, která bude skutečně fungovat, od nezávislého orgánu.

Prostě není možné směšovat tyto věci. Ale nemůže být zároveň metodikem a zároveň provádět ty, když to řeknu zjednodušeně, útoky. To prostě možné není, protože by přišli o celou řadu klientů, které mají jako ta metodická instituce. Jediná možnost, která tady je vedle toho dát tu pravomoc Vojenskému zpravodajství, je zřídit další úřad. Kolegyně, kolegové, občanští demokraté by byli poslední stranou v této Poslanecké sněmovně, která by něco takového navrhovala. Naopak máme za to, že těch úřadů máme víc, než je nezbytně nutné. Ale i toto jsme diskutovali v rámci těch seminářů, v rámci výboru pro obranu. Já bych možná doporučila panu ministrovi, až nám oficiálně formálně pošle ten komplexní návrh, a nebude to návrh Pirátů, ale bude to návrh, který bude nějaké skupiny poslanců, předpokládám, nebo jestli to ještě bude v rámci toho procesu staženo, změněno, to záleží na panu ministrovi, jaký zvolí nosič pro ten komplexní pozměňovací návrh, tak bych poprosila pana ministra, aby tento návrh poslal všem zástupcům klubů, ideálně ať to jsou členové výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost, určitě se to pak dostane k těm dalším kolegům, kteří o toto téma mají zájem. A zároveň bych tady chtěla zmínit a snad se na mě nebude zlobit, když to tady řeknu na mikrofon ale na výboru pro obranu pan generál Beroun nabízel členům výboru pro obranu nebo jejich odborníkům, jejich expertům, že se sejde s každým, kdo má nějaké otázky, kdo má nějaké nejistoty, kdo by chtěl vědět přesně ty věci, které tady zaznívaly, a podají relevantní vysvětlení.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. Přeji vám pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.